Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Přihlášeno je 98 poslanců, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Nyní tedy pevné zařazení tohoto bodu jako druhého odpoledního bodu po tisku 669. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu do pořadu schůze. Kdo je proti? Hlasování číslo 11. Přihlášeno je 98 poslanců, pro 65, proti 11. Návrh byl přijat. Nyní jeho pevné zařazení jako čtvrtý bod dnešního jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 12. Přihlášeno 98, pro 93, proti 10. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Chráněný účet, jako pátý bod, pevně zařadit dnes. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 14. Přihlášeno 98, pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nejprve navrhl zařazení nového bodu, tisk 982, zmrazení platů politiků. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti? Hlasování číslo 15. Přihlášeno 97, pro 30, proti 2. Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti? Hlasování číslo 16. Přihlášeno 98, pro 44, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Návrh pana předsedy Michálka.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 18. Přihlášeno je 98, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro.

Teď jsou zde návrhy pana předsedy Stanjury.

Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti? Hlasování číslo 20. Přihlášeno 98, pro 45, proti nikdo. Návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program této schůze. Kdo je proti? Hlasování číslo 21. Návrh nebyl přijat. Nyní návrh pana předsedy Chvojky, abychom tisk 695, týkající se dlouhodobého ošetřovného, zařadili na pořad této schůze. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Přihlášeno je 98 poslanců, pro 46, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Hlasování číslo 23. Přihlášeno 97, pro 42, proti nikdo.